A znovu opakuji, znovu to jaro: vy jste hovořil o tom, že v lednu se začalo masivně očkovat. Podívejte se na ta data.

Interpelace končí.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

nebo ať si přečte naši knížku Česko inspirativní.

A teď už k otázce interpelace na pana ministra. Chci se zeptat ohledně auditu, který měl vyvodit odpovědnost za těch přes dvacet nezákonně zrušených opatření. Bylo součástí toho hodnocení odpovědnosti i předchozích ministrů? Já jsem seděl u toho jednání s panem ministrem a s panem Policarem. Jak z toho byla vyvozena odpovědnost? Chci se zeptat, jaké měli prémie ti úředníci, kterým teď snižujete plat za to, že rozhodovali nezákonně? Poskytnete ten audit poslancům i veřejnosti? A zejména, kdo dával politické zadání, o kterém mluvil pan Knitl na Legislativní radě vlády, že ta opatření píšou na základě politického zadání?

Děkuju za slovo.